Prosím, pane předsedo, máte slovo. Tak už svítím červeně, děkuji za slovo a přeji dobré odpoledne. Volba byla krátká a rychlá. Volili jsme jednoho chybějícího člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bylo to tedy druhé kolo již třetí volby. Konstatuji, že volební komise vydala 143 hlasovacích lístků, stejný počet lístků byl také odevzdán, takže kvorum nutné pro zvolení bylo 72 hlasů. Kandidát Jaroslav Kravka obdržel 36 hlasů, František Vostál obdržel 48 hlasů, což znamená, že v druhém kole nebyl zvolen ani jeden z těchto kandidátů. Bohužel tedy konstatuji, že Sněmovna už napotřetí, respektive pošesté v této volbě nebyla úspěšná. V tuto chvíli tím volba končí. Jenom za sebe, za volební komisi mohu konstatovat, že se pokusím získat informaci od předsedů poslaneckých klubů, jestli je ve Sněmovně vůle pokusit se tuto volbu zopakovat, dát tedy další pokus ještě letos, nebo v příštím roce, nebo jaký bude další postup. Každopádně v tuto chvíli konstatuji, že místo není obsazeno a nebyl zvolen nikdo. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi. Budeme pokračovat pevně zařazenými body, jak jsme se shodli v úterý.